Budeme pokračovat a budeme pokračovat tak, jak zde eviduji přihlášky. Mám zde poznamenánu faktickou poznámku pana poslance Faltýnka, ale nikde ho zde nevidím, tak v tom případě jeho faktickou poznámku ruším, a když bude chtít, může se znovu přihlásit. Do rozpravy je připraven pan poslanec Karel Fiedler, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Laudát a další. Požádám tedy o vystoupení pana poslance Karla Fiedlera.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěl dotknout dvou kapitol. Je to jednak kapitola 335 Úřad vlády... pardon, kapitola 304 Úřad vlády České republiky, a zmínit to, jak probíhalo projednávání v petičním výboru, kde petiční výbor nepřijal žádné usnesení. Už to tady bylo dneska zmíněno. Byly výhrady k předloženému návrhu rozpočtu a řešili jsme i příspěvky, které jsou z kapitoly Úřadu vlády na neziskové organizace.

A tam jsem si na místě ověřil a bylo mi potvrzeno, že nemají zpětnou vazbu o tom, jaké jsou výsledky jejich práce, jak jsou vynakládány tyto finanční prostředky.

To je dost značná část z rozpočtu Úřadu vlády. Já v pozměňovacím návrhu, ke kterému se tedy tímto hlásím, je to sněmovní dokument 1747, navrhuji, aby polovina těchto částek, které jsou jim přiděleny, byla vázána tím, že bude převedena do všeobecné pokladní správy a potom, až budou doloženy výsledky jejich práce, to, že tato činnost má přínos, má efekt, že to nejsou pouze vynakládané prostředky na nějakou činnost, ale s praktickým konečným důsledkem, aby tyto položky byly potom uvolněny. Čili podmíněné vázání těchto položek. Chtěl bych vás poprosit o podporu tohoto návrhu, protože zde neustále omíláme účelné vynakládání finančních prostředků, šetření, a doložit praktické výsledky, jaké má tato činnost, je problematické.

Akorát já si tedy dovolím říct, že já jsem ten pozměňovací návrh svůj ještě dopracoval o položky, které s tím souvisí, to znamená nejen náklady na mzdy, ale i související povinné odvody pojistného, což v tom pozměňovacím návrhu, který předkládá kolega Bartošek, již není, a současně i související položky do fondu FKSP.

Je to plýtvání finančními prostředky. A navíc, tak jak bylo tvrzeno, nejde o to, že v jedné části, v ústavu, dojde ke snížení počtu zaměstnanců a v archivu ke zvýšení, ale předložený návrh rozpočtu této kapitoly počítá pouze s navýšením v kapitole archiv, nikoli zmenšení těchto položek v kapitole ústav.

Jsou to pragmatická čísla, žádné politikum.

A chci věřit, že není.